Nepřivedli své rodiny do neštěstí tím, že hrají Sportku, ale v logice České strany sociálně demokratické to samozřejmě je to nejhorší zlo. Opravdu tomu nerozumím. Ale byl to jejich návrh a oni si to prosadili v té koalici. Nikdo jiný.

V případě, že to prohlasujete, tak vězte, bude to jeden z důvodů, proč budeme daňový balíček napadat u Ústavního soudu. To už není debata o tom, jestli ano, nebo ne.

Když budu dělit postupně, ať neudělám chybu, takže deset procent výdajů je 160 miliard, jedno procento je 16 miliard a jedno promile je 1,6 miliardy. A aniž bych znal podrobné výpočty, tak bych řekl, že ten rozpočtový odhad se bude pohybovat kolem toho jednoho promile, možná méně.

Vědomě neříká pravdu. A my dneska budeme stát před rozhodnutím, jestli nehlasovat pro nic, nebo hlasovat pro senátní verzi. Kdybychom my měli vládní většinu a byli součástí vlády, tak s takovým návrhem zákona nepřijdeme. Nepřijdeme.

Víme, jak jsou rozdány karty v Poslanecké sněmovně, že opozice má menšinu, nicméně pokud si mám vybrat z úplně špatné verze a verze, která sice také není ideální podle našeho programu, nicméně je lepší než ta vládní, resp. poslanecká, tak zcela logicky si vybereme senátní verzi a takhle budeme hlasovat. Ale chci, abyste nezapomněli, a já vám slibuju, že my jsme nezapomněli a nezapomeneme, jakým způsobem jste se zachovali k opozici v rozpravě. A myslím si, že pokud budete slepě trvat na sněmovní verzi, že sice špatně, ale paradoxně budete zvyšovat šance ústavní stížnosti.

Těm se nic nemění.

Je to levicové téma a jenom proto jsem to udělal.

Aspoň to přiznal.

Kde je ten systémový přístup?

Ani to nebudu zkoumat. Mně to fakt nevadí.

Chyba lávky. Je to ten starý, komunistický pohled. Toho musíme zdanit! To je přece správně levicové téma.

Děkuji.

Je to nejjednodušší způsob. Říkám to otevřeně.

Už se dočkal a řádně přihlášený do rozpravy, má slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den dámy a pánové. Já nebudu dlouze hovořit a nebudu se věnovat jednotlivým aspektům daňového balíčku. To už velice pregnantně udělali moji kolegové.

Tak já jsem chtěl tady vás všechny upozornit a bohužel jsem nedostal slovo a nepodařilo se mi vás upozornit na to včas, že ač jsem tady vystupoval k daňovému balíčku, tak tím rozhodnutím, vaším, milí kolegové, jste mi znemožnili obhájit a vysvětlit svůj pátý pozměňovací návrh, který jsem předkládal k daňovému balíčku.

Tím pravým důvodem, proč zvyšujete daně, jsou díry v rozpočtu, které jste přes ekonomický růst a růst příjmů státního rozpočtu svým hospodařením udělali. Zvýšení daní není to jediné. Zároveň utrácíte peněžní rezervy z Fondu národního majetku, chcete utratit peníze za prodej strategických zásob kovů a chcete si déle nechat peníze daňových poplatníků podnikatelů, na účtu. A všechno je to vedeno jedinou motivací: zvýšit příjem státního rozpočtu.

A vy, dámy a pánové, berete velmi mohutně. Všechny návrhy, které Ministerstvo financí předkládá v posledních dvou letech, vedou buď ke zvyšování daňové zátěže, nebo ke zmenšování tolerance vůči podnikatelům a zvyšování přísnosti a pravomocí státu, kterými dusíte podnikání. A to je faktická politika této koaliční vlády vůči lidem!